Zvýšila mandatorní výdaje, čímž samozřejmě opět snížila odolnost společnosti proti budoucím krizovým situacím.

To je tak neodpovědné! To je tak nebezpečné! Vždy po poradě s regulátorem, s Českou národní bankou, jsme takový nápad odmítli jako nebezpečný a neodpovědný vůči příštím generacím. A není náhodou, že k tomuto návrhu, dámy a pánové, Česká národní banka má negativní stanovisko. Česká národní banka jako regulátor našeho finančního sektoru varuje před přijetím tohoto návrhu! A to z důvodů, které si tady snažím říkat.

No, tak víte, co bude důsledkem tohoto návrhu, který tady paní ministryně hájí? Důsledkem bude, že těch dividend bude samozřejmě utíkat více.

Moc vás prosím o pochopení.

Prostě každý se chová tak, k čemu ho to prostředí motivuje. Další poměrně zajímavý průvodní jev tohoto neotřelého návrhu, který nám vláda předkládá. Velmi prosím, abychom si přečetli stanovisko České národní banky jako regulátora. A velmi prosím, abychom si položili otázku, jestli nám to stojí za to. Protože co bude tím výsledkem?

Souhlasím, že některé články, že to znamená automatické zdražení životního pojištění, nejsou úplně korektní. To není pravda. Budeme motivovat vlastníky k většímu odlivu dividend do zahraničí.